Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona /sněmovní tisk 717/ třetí čtení Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního výboru poslanec Josef Novotný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 717/3, který byl doručen dne 20. dubna 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 717/4. Táži se nyní navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Prosím, pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Tam jsou prostě podvodníci, tam se dějí podvody, tudíž to navrhujeme zrušit. Fungují tady mnoho let, nikdo nás k tomu nenutí, můžeme to udělat, slouží to zejména ke kompletování investičních celků, které se vyvážejí.

I tady se odvolávají na směrnici. Možná to není velký problém, těch společností není tolik, máme deset svobodných pásem.

A to je pomoc pro firmy.

A to si myslím, že není účelem. My jsme jako občanští demokraté podpořili novelu celního zákona, o které jsme hlasovali před chvílí, takže tento náš pozměňovací návrh není žádným koaličně opozičním střetem. Nevidíme žádný důvod, proč jim zhoršovat podmínky pro jejich podnikání.

Já vás žádám, abyste se na to podívali ne pohledem toho, že to předložil opoziční politik, ale pohledem toho, zda to je, nebo není dobře a zda nám stojí za to některým, kteří tady svobodně podnikají a plní své povinnosti, ztěžovat podmínky. Pro nás odpověď je velmi jednoduchá. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Ale to je jediný důvod, na který jsem kdy přišel, proč bychom to měli zrušit. Myslím si, že to není dobrý důvod, neboť evropská směrnice Ministerstvo financí se nám snažilo chvíli tvrdit, že to odporuje evropské směrnici. Neodporuje.

My jsme tady pro ně, ne oni pro nás.

Hovořili, nehovořili. My jsme se vždycky zeptali a paní náměstkyně řekla něco jiného, než na co jsme se ptali. Tak asi patnáctkrát. Jinými slovy, velmi poprosím pana ministra financí, protože to je fakt vážná věc, svým hlasováním budete rozhodovat o životním osudu několika desítek lidí, kteří se nedopustili ničeho jiného, než že podnikají podle evropského i českého práva. Vy jim to chcete zakázat.